Funkcionáři INTERPOLu pak budou využívat výsady a imunity, které jsou obvykle udělovány v rámci diplomatických sborů.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi vnitra Milanu Chovancovi. Žádám zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Pavla Holíka, aby odůvodnil usnesení výboru, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 730/1. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Po odůvodnění náměstkyně ministra vnitra Mgr. Moniky Pálkové, zpravodajské zprávě poslance Pavla Holíka a po rozpravě zahraniční výbor

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Děkuji vám za slovo. Děkuji panu zpravodaji. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, pane ministře, tento materiál, ač zpočátku zní velice příjemně a bezproblémově, vzbudil na zahraničním výboru docela rozsáhlou diskusi.

Organizace INTERPOL je z tohoto pohledu docela zkostnatělý moloch neschopný reagovat na situaci vyvíjející se v posledních osmdesáti, devadesáti letech. Přeloženo do češtiny, účastníci konference se nemusí bát trestního stíhání na území České republiky.

Říkám a znovu zdůrazňuji, že je to určitý relikt, asi se s ním už nikdy nesetkáme, protože tato konference do České republiky zavítá maximálně možná jednou za padesát let i vzhledem k množství signatářských států INTERPOLu. Přesto si dovoluji na to upozornit a říci vám, že mně osobně to více připomíná bizarní mezinárodní smlouvy než nějaké jazykolamy, které byly zmiňovány v předešlých dvou smlouvách. Přesto nedoporučím, abyste hlasovali proti.

Ptám se, kdo dál do rozpravy. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Já vás všechny odhlásím. Požádám vás o novou registraci.

Kdo je proti? Děkuji vám. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas a mezinárodní úmluvu jsme ratifikovali.